Děkuji.

Ten tady není, pan místopředseda vlády.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zagonguji.

Návrh na přerušení budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 81, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení projednávání tohoto tisku? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Další je interpelace pana poslance Jakuba Michálka na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou ve věci úbytku soudních znalců.